V souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok 2016 bývá často vládní koalici opozicí vytýkáno, že při současném vysokém růstu hrubého domácího produktu je deficit příliš vysoký a že by se měl pohybovat minimálně okolo 50 mld. nebo ještě níže. Jsme přesvědčeni, že prudké snížení plánovaného schodku na polovinu či snad ještě více, tak jak navrhuje opozice, by ekonomický růst České republiky spolehlivě brzdilo. Ten ekonomický růst prosím nespadl z nebe. Ve skutečnosti je vysoký růst hrubého domácího produktu v letošním roce naprosto zřetelným a jasným důsledkem hospodářské politiky této vlády a Česká republika je druhou nejrychleji rostoucí zemí Evropské unie. Fiskální konsolidace a ekonomický růst jsou samozřejmě spojené nádoby a příliš velký tlak na jedné straně působí problémy také na straně druhé. Hospodářská politika státu proto musí opatrně vyvažovat obě dvě tyto strany. Podle našeho názoru si nelze dosavadní vývoj ekonomiky a růst hrubého domácího produktu vykládat tak, že je tedy třeba mnohem rychleji, překotněji snižovat deficit. Jsou tady poměrně výrazná rizika budoucího vývoje, která se začínají projevovat v posledních měsících, to signalizované zpomalení světové ekonomiky, je to jistě příliv uprchlíků, se kterými se potýkáme, a to nám určitě radí spíše se držet při zemi.

Chceme samozřejmě konsolidovat naše rozpočty. Chceme se přibližovat k vyrovnaným rozpočtům, ale ne skokově bez uvážení všech rizik. To chci znovu zopakovat. Protože prudké skoky a přemety patří především do tělocvičny. Rozpočet na rok 2016 stejně jako předchozí rozpočet na rok 2015 je jistě zaměřen na podporu ekonomického růstu, a to na podporu jak v oblasti investic státu především do dopravní infrastruktury, do budování průmyslových zón především v oblastech, které trpí vysokou nezaměstnaností, tak i na podporu kapacity škol, školek mluvil tady o tom i pan premiér a především i na podporu spotřeby obyvatel jako výrazný faktor, který posiluje růst.

Je třeba také říci, jak to bylo dříve, když on byl ministrem financí. Tam to je naprosto zřetelné, jak to bylo. Řada prostředků se prostě nevyužila.

Ukazujete neustále.

Já jsem tady hovořil o spotřebě domácností.

Také proto počítáme s tím, že bude jednorázová kompenzace v únoru asi o 900 korun. Ale koalice se ještě zamýšlí nad tím, jak právě upravit valorizační klíč tak, aby i v případě, kdy je velmi nízká inflace, která má výrazný vliv v tom valorizačním klíči, to zvýšení důchodů bylo vyšší.

Je nutno také ocenit, že při té závěrečné fázi projednávání státního rozpočtu byl výrazně posílen rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale byly posíleny i prostředky pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.

Závěrem. Jsme přesvědčeni, že pro příští rok byl předložen velmi dobře zpracovaný rozpočet, rozpočet, který vyváženě propojuje prvky směřující k další nápravě veřejných financí s opatřeními výrazným způsobem napravujícími celkové ekonomické a sociální prostředí a s rozpočtem podporujícím růst příjmů a zaměstnanosti občanů České republiky. A znovu bych zdůraznil, že tento rozpočet byl již ve své přípravné fázi, prakticky po celou dobu té přípravné fáze, konzultován se sociálními partnery, a byť tedy byly určité dílčí připomínky od nich, tak návrh rozpočtu pro rok 2016 v té své základní koncepci zástupci zaměstnavatelů a odborů také podporují. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní tu mám několik faktických poznámek. S první faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Stanjura. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nicméně rozpočet je nejdůležitějším zákonem, který je. Mohli jsme kritizovat v minulosti neúčast vlády, ale to, co se teď tady odehrává, už je nedůstojné. Aby tady seděl premiér, už tady neseděl ani předkladatel zákona... Tudíž dávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příchodu alespoň dvou třetin členů vlády.